Treba podsjetiti i kako je osigurano dodatnih 7 milijuna kuna u proračunu kako bi subvenciju dobili svi oni koji su je tražili a koji su imali valjanu dokumentaciju. Provedba zakona prije ovih izmjena omogućila je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće na području RH neovisno o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave gdje se nalazi predmetni stan ili kuća uz 50% subvencioniranja otplatnih obroka ili anuiteta kroz 4 g. Tako je najrazvijenije u 8. skupini jedinica lokalne samouprave realizirano više od 66% odobrenih zahtjeva, u 7. skupini jedinica lokalne samouprave realizirano je 11,83 odobrenih zahtjeva dok je u 2. skupini jedinica lokalne samouprave realizirano samo 0,95% odobrenih zahtjeva a u 1. skupini tek 0,3% odobrenih zahtjeva. Iz ovih podataka je razvidno da jednaki iznosi subvencija ukupnog iznosa obroka ili anuiteta nisu rezultiralo poticanjem rješavanja stambenog pitanja u području niže razvijenosti odnosno smanjenjem iseljavanja manje ljudi iz tih područja a što je jedan od ciljeva Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Napominjem, ova sredstva koja su dobili ti mladi ljudi su bespovratna a najveća efektivna kamatna stopa je 3,75 a banke su ponudile efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 3,04% do 3,75. Zašto smo išli u izmjene zakona? Interes građana za ovom mjerom je izrazito velik te se predloženim Zakonom omogućava kontinuitet subvencioniranja pri rješavanju stambenih pitanja mladih ljudi i obitelji tako da će se svake godine počevši od ove u razdoblju do 2020. na temelju javnog poziva, omogućiti subvencioniranje stambenih kredita za mlade. Na taj način će se doprinijeti demografskoj obnovi društva i smanjenju iseljavanja mladih ljudi. Cilj je da ova mjera stambenog zbrinjavanja bude srednjoročna odnosno da se kroz 3 naredne godine odnosno svake godine do 2020., putem javnih poziva koje objavljuje APN, odobravaju zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zainteresiranim građanima. Prema predloženim izmjenama zakona uveden je indeks razvijenosti jer je nam je jedan od ciljeva ravnomjeran razvoj svih dijela Hrvatske. Želimo omogućiti svim mladim ljudima da uz pomoć subvencija riješe svoje stambeno pitanje. U više razvijenim jedinicama lokalne samouprave ostvaruje se manji postotak sufinanciranja i to linearno rasponom od prve skupine s 51% do osme skupine sa 30% uz produljeni period sufinanciranja s 4 na 5 godina. Na taj način će se usmjeriti više sredstava za manje razvijene sredine pri čemu se će koristiti indeks razvijenosti utvrđen u odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti od 28. prosinca 2017. godine. Tako će primjerice oni koji žele kupiti ili izgraditi kuću u Babinoj Gredi, Gvozdu, Gračacu, Okučanima dobiti subvenciju od 51% mjesečne rate kredita dok će u velikim gradovima poput Zagreba subvencija iznositi 30% Ovim izmjenama zakona utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020. godine u kojoj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu. Uz to jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje. Također jasnije se definira dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno dokumentacija kojoj se prilaže zahtjevu za gradnju kuće. Također uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za još jednu godinu, ukupno dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog domaćinstva utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja. Navedenim izmjenama zakona dodatno se naglašava njegova svrha, a to je doprinos poticajem demografske obnove društva te se za svako rođeno ili posvojeno dijete produžuje rok subvencioniranja za još dvije godine. Ovo jest prava i konkretna demografska mjera jer je kao što sam već i rekao u novim domovima mladih ljudi koji su koristili subvencije do sada rođeno više od 200 djece. U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u fokusu našeg rada je upravo pomoć mladim ljudima da si osiguraju krov nad glavom i ove subvencije samo su jedne od mjera kojima doprinosimo povijesnim demografskim procesima. Plan nam je u ovom tjednu izglasati ove izmjene zakona, zatim kroz ljeto napraviti natječaj za banke, dobiti banke koje žele kreditirati ispod 3,75% i onda prvi tjedan u rujnu otvoriti natječaj za subvencije za naše mlade ljude za građane koji žele ostati u Hrvatskoj, riješiti svoje stambeno pitanje i osnovati svoju obitelj. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Tražim stanku deset minuta u ime svih mladih ljudi koji napuštaju Hrvatsku državu. Molim vas da mi omogućite stanku. Naravno da vam ne mogu dati tu stanku jer stanku može zatražiti klub zastupnika, a ovako kako ste to formulirali to vam nažalost ne mogu dati. Da, ali ovaj zakon se odnosi upravo na mlade ljude, tako da tražim stanku.

Gospodine podpredsjedniče Vlade, vi ovu mjeru od 17 milijuna kuna pomoći prošle godine 40 milijuna ove godine, proglašavate važnom demografskom mjerom. Ja mislim da je riječ o samo mrvicama i da je to naprosto bacanje prašine u oči, to neće smanjiti iseljavanje naših mladih ljudi. Pored toga, kako to da vi kao podpredsjednik Vlade koristite valutnu klauzulu u prijedlogu zakona, znači vi se zalažete da euro uvedemo prije eura? Niste naveli da su potencijalni korisnici kredita i dalje izloženi valutnom riziku i kamatnom riziku, to niste objasnili. I ono što je najvažnije, svake godine ova država, odnosno Vlada plaća oko 5 milijardi kuna kamata bankarskom sustavu nepotrebno, prema tome ako ste imali 2600 zahtjeva za kredite, za stanove recimo 100 kvadrata koji koštaju 750 000 kuna, vi ste mogli za 2 milijarde kuna smanjiti od ovih 5 milijardi ljudima doslovno džabe podijeliti stambene kredite, stanove, naravno nije smisao da se dijeli, ali govori sve skupa da je ovo jedna površna i nikakva mjera. Poštovani gospodine saborski zastupniče. Da, prošle godine smo planirali 17 milijuna kuna, ove godine 42 milijuna kuna, iduće godine ćemo planirati 70 ili 80 milijuna kuna i ova mjera će doći godišnje za koju godinu blizu 300 milijuna kuna. Ali mislim da nisu tu bitne toliko kune, mislim da je bitna stvarno ova politika i rezultat te politike. 2320 obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje, u tim obiteljima, u tim domovima rađaju se djeca i ja mislim da je to vrlo kvalitetna i prava demografska mjera, jedna u nizu. I slažem se da samo s time ne možemo napraviti pravi bum u kvalitetnim demografskim mjerama, to je jedna, ali ih ima puno.

Idemo sada druga replika, poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Meni se čini da bi možda učinkovitija demografska mjera bila ministra gospodarstva da recimo jedanput mjesečno je Hrvatska bez struje. Pa bi se nakon godinu dana vidjelo što to znači u smislu demografije. Ali mene zanima nešto drugo. Mi sad imamo odredbu koja kaže da sufinanciramo 50% rate kredita i kažete da ste u prvoj skupini 0,3 imate riješenih predmeta od zahtjeva koji su došli. S povećanjem s 50% na 51% anuiteta, koliko povećanje očekujete u prvoj skupini? Dakle sad imaju 50% za 50% je bio 0,3 zahtjeva. Za razliku od toga u osmoj skupini je 66% zahtjeva, od 66% zahtjeva ste smanjili pa pretpostavljam da će biti smanjenje zahtjeva. Molim vas da se držimo dopuštenog roka. Poštovana saborska zastupnice. 1% se povećava sa 50 na 51, ali se povećava i sa 4 na 5 godina subvencija. Pa je to 12 dodatnih rata, to je cijela godina duže. Idemo na treću repliku. Poštovani kolega Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Ali ovaj indeks razvijenosti je apsolutno nepotreban. Vi ste rekli u uvodnom izlaganju, oni koji stvore dom u Hrvatskoj u njemu će i ostati. Sad mi recite, jer vama stalno da mladi ljudi ostaju u Hrvatskoj ili samo u nerazvijenim područjima? Jer vi ste u biti za osmu, sedmu, šestu skupinu smanjili subvencije. To se nikako ne mogu složiti. Ne možete povećati u ovoj prvoj skupini sa 0,3% da 100% povećate sa 0,6% jer mi stvarno hoćemo ljude ostavit u Hrvatskoj pa svejedno jer to u Osijeku, Zagrebu ili u nerazvijenim područjima, da ste ostavili tu 50%, a da ste ostalo povećavali prema 60, 70% ja bih rekao bravo, ovo neće dati pozitivan učinak. Poštovani gospodine saborski zastupniče, mi ovim izmjenama zakona omogućavamo da građani opet mogu aplicirati na mjeru subvencioniranja kredita, po postojećem zakonu to nije bilo moguće tako da mi ovim zakonom stvaramo nove mogućnosti za novu demografsku mjeru. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade imam konkretno evo dva članka, članak 13. koji ste ostavili nepromijenjeni, kojim stimulirate obitelj koja dobije dijete za vrijeme trajanja subvencije, produženjem iste za 2 godine a to bi značilo obitelj s jednim djetetom dobiva 2 godine dodatne subvencije dok npr. obitelj s 5-ero djece rođenih prije nego je uzeo subvenciju a hoće riješiti stambeno pitanje nema ta prava na takvu subvenciju, mislim da to nije u redu i da to treba mijenjati da sve obitelji bi morale onda imati produženje s obzirom koliko djece imaju i drugo izmjenama niste izvršili korekciju članka 18. kojim je predviđeno da se subvencioniranje vrši prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva odnosno prema narodnoj tko prvi njemu djevojka. Kakva je to socijalna i natalitetna politika kada se prednost daje mužu i ženi bez djece koji podnesu zahtjev recimo prije obitelji koja ima 5-ero djece a isto hoće riješiti svoje stambeno pitanje.

Svi koji će se i javiti i imati adekvatnu dokumentaciju dobiti će subvenciju na ratu kredita. A što se tiče djece za svako novorođeno dijete ili posvojeno dijete tijekom trajanja subvencije produžuje se rok za 2 godine. Sada je na redu poštovana kolegica Alfirev, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora. I to u dobi do 40 godina. Na širem području imamo i općine koje spadaju u prvu skupinu indeksa razvijenosti, dakle zaista ne razvijene gdje je prosjek godina 70 stanovnika, 70 godina. Recite mi koliko je molim vas bilo zahtjeva u prošlom natječaju iz područja Knina ili iz područja tih općina, kao što su Civljane, Ervenik biskupija. I očekujete li sada sa ovim izmjenama i dopunama da će doći do promjena, odnosno zadržavanja ljudi u Kninu ili povećanog dakle broja ljudi koji će se htjeti nastaniti recimo u Poštovana gospođo saborska zastupnice. Ovim izmjenama zakona omogućiti ćemo da se ponovno ljudi, mladi ljudi jave za subvenciju, pa tako i Kninu i u svim općinama oko Knina i u cijeloj državi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ma evo samo kratko tehnički vidim da ste ovdje spominjali da je bilo 100 zahtjeva, pa 2300, pa zapravo ocjenu izvora sredstava, ostavili ste zapravo vjerojatno kao iz prošlog zakona samo 1000 i taj iznos od 42 milijuna kuna budući da ste ovdje sada govorili da će to biti veći iznosi. I druga stvar, mislim da bi trebalo, da ste trebali a u vašem izlaganju ste to, zato sam to i htio pitati već rekli kolika je kamatna stopa, da je to 3,75 koliko sam razumio, bilo bi dobro da se vrlo jasno kaže da li se ta kamatna stopa smije nakon ovoga što istekne taj rok, da li banke smiju povećavati tu kamatnu stopu jer ona mora biti jednaka do kraja isteka trajanja kredita. Mi ćemo nakon izglasavanja ovog zakona napraviti javni natječaj za banke i maksimalna će biti 3,75 kamata ali banke prošlu godinu su imale i ponudu od 3,04% tako da mi idemo samo sa gornjim iznosom a ugovor potpisuju građani sa bankom a znate da smo izuzetno dobro regulirali bankarsko tržište zadnjim izmjenama Zakona o financiranju stambenih kredita. Izvolite. Poštovani ministre, prvo čestitke na ovim izmjenama i dopunama, mislim da je dobra demografska mjera jedna u nizu koju će ostvariti ova Vlada. Ali isto vezano za ovaj indeks razvijenosti, normalno da je intencija da ne ide sve u Zagreb i da se tu ne gradi i ne kupuje najviše ali moramo uzeti primjer konkretno iz Splita gdje je u ovom trenutku nemoguće iznajmiti stan a kamoli ga kupiti. Tako da je tu jedan postotak veći vezano za subvencioniranje definitivno bi trebalo ostati. I oni mali problemi koje su naši kolege imali koji su upravo dizali ove kredite koje APN možda u pregovorima sa bankama bi trebao napomenuti a to je nakon sve ove dokumentacije koja je u ovom zakonu i bolje regulirana bilo je samo malih problema oko odobrenja zahtjeva za kredit pa tu bi banke možda trebale biti pinku fleksibilnije jer nekim kolegama je to stvaralo veće probleme. Poštovani gospodine saborski zastupniče, Split je stvarno jedan specifičan grad je velika potražnja za stambenim prostorom, cijene nekretnina su izuzetno se digle i tu vidimo rješenje izgradnjom POS-ovih stanova i intenzivno komuniciramo sa gradonačelnikom i gradom Splitom kako bi omogućili mladim ljudima preko POS stanova da riješe svoje stambeno pitanje i osnuju obitelj. Sada je na redu poštovani kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, vi govorite da je sufinanciranje rate kredita, znači da je svrha demografska obnova, tako stoji u obrazloženju. Ja vas pitam koje obitelji u Hrvatskoj imaju priliku na demografsku obnovu kada veliku većinu ugovora o radu na određeno vrijeme upravo imaju mlade osobe.

Na koji način oni mogu iskoristiti ove mjere i kako onda to može utjecati na demografsku obnovu. Poštovani gospodine saborski zastupniče. Ovom mjerom samo prošle godine 2320 mladih obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje i osnovalo obitelj, a rodilo se više od 200 djece do sada. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre. 2320 obitelji, 165 djece tako stoji na vašim web stranicama, službenoj stranici ministarstva u 2017. godini i kaže ovako u javnom savjetovanju odgovor resornog ministarstva na upit građana, jeste li napravili ikakva istraživanja i projekcije prema određivanju postotka subvencije prema indeksu razvijenosti, imate li kakve informacije o tome, koje su glavne zapreke ostvarivanju kupnje stanja na područjima s nižim indeksom razvijenosti. Odgovor kratak, podcjenjujući i ciničan. Istraživanja su pokazala da se ovom mjerom pomaže demografskoj obnovi. Da, radili smo istraživanja, radili smo istraživanja i zbog ovog drugog programa, zbog projekta POS izgradnje stanova za deficitarna zanimanja pa smo obuhvatili i izmjenu Zakona o POS-u od prije dva tjedna kojega ste izglasali. I ovaj zakon, garantiramo da je ovo demografska mjera, kvalitetna. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče. Spomenuli ste bili kada ste govorili o indeksu razvijenosti jedna kategorija koja je definirana kroz jedno drugo resorno ministarstvo. Naime, da li je možda postojala mogućnost nekih drugih kriterija jer očito je taj indeks razvijenosti i to ste kazali i u izvješću svojemu bili da je najveća stopa dizanja tih kredita, najveća iskorištenost upravo u najrazvijenijim sredinama. Mene zanima da li možda u dogledno vrijeme se razmišlja još neke eventualno kriterije osim indeksa razvijenosti, da li se razmišlja da bi se možda pojačao interes i u slabije razvijenim područjima. Subvencioniranje stanova, za njega smo iskoristili indeks razvijenosti jel je to službena kategorija, kategorija koju je donijela Vlada RH i to je kategorija koja je objavljena u Narodnim novinama i ona je egzaktna napravljena na činjenicama. A kod drugih mjera razmišlja se i o drugim načinima financiranja i sufinanciranja, recimo izgradnja POS-ovih stanova, zajedno sa načelnicima, gradonačelnicima gdje je ta potreba APN i Ministarstvo graditeljstva, stojim na usluzi i mogu se graditi stanovi. Prvo jedan savjet, pošto ste radili istraživanje, imam jedan savjet za vas imate jednog mladog demografa gospodina Strmotu pa evo savjet da ga primite u vaše ministarstvo kako bi vam pomogao pri istraživanju demografskim. Drugo pitanje, koje mjere ste poduzeli poticajne stanogradnje za skupinu ljudi koji rade ugovorom na određeno i koji nisu kreditno sposobni s obzirom da istraživanja pokazuju da je to upravo ta skupina ljudi koja najviše odlazi iz Hrvatske, a nisu obuhvaćeni ovim zakonom? Ovim izmjenama zakona omogućavamo da se opet mladi ljudi mogu javiti na natječaj i riješiti svoje stambeno pitanje i zasnovati obitelj. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Ministre Štromar, u vašem prijedlogu zakona propisali ste nekakve osnovne higijensko-tehničke uvjete za život.

Poštovani saborski zastupniče. Na temelju prošlog natječaja utvrdili smo da u zakonu nije definirano što je to adekvatna nekretnina jer dogodi se da ljudi imaju nekretninu, ali nije adekvatna za stanovanje. Ona koja nije adekvatna ne prihvaćamo ju kao takvu da se može tamo živjeti i onaj tko živi u takvoj nekretnini može aplicirati i može kupiti novu nekretninu sa kreditom subvencioniranim kreditom. Sada je na redu poštovani kolega Stričak. Nije ovdje pa gubi pravo govora. Zahvaljujem se predsjedniče SAbora. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Slažem se u većini stvari koju ste izrekli u svojoj raspravi. Bio nam je i više nego potreban jedan kvalitetan višegodišnji financijski poticaj za mlade koji stvaraju svoje obitelji, koji stvaraju svoj dom.

Očekujemo izuzetno veliki odaziv na ovu mjeru i dogovorili smo sa premijerom i ministrom Marićem da bez obzira koliko će se ljudi javiti u prvom tjednu za sve ćemo osigurati sredstva i to prilikom izrade proračuna za iduću godinu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa uvaženi ministre. Nesporno je da je ovo jedna od demografskih mjera, također je nesporno da se svi ovdje zalažemo protiv smo iseljavanja s ruralnih područja, a ovdje smo sada protiv ove mjere gdje je upravo taj kriterij uvršten i u to. Međutim ono što bih vas molila da mi još jednom pojasnite što očito mnogima od nas ovdje u sabornici nije valjda dovoljno jasno je kreditiranje onih koji su sposobni odnosno način rješavanja stambenog pitanja onih koji nisu kreditno sposobni. Koliko ja shvaćam kredite odobrava banka i ona ima uvjete kreditiranja i to je u pravilu stalno zaposlenje. A ovo je samo dodatna mjera i stimulacija i pomoć tim obiteljima u obliku subvencioniranja kredita, a ne mjera gdje se rješava stambeno pitanje naših mladih. Poštovana gospođo saborska zastupnice. Imamo i mogućnost za one koji nisu kreditno sposobni, koji nemaju plaću na neodređeno, rad na neodređeno, ugovor o radu na neodređeno, a to je mjera POS najam i zato opet pozivam sve načelnike, gradonačelnike neka se jave u APN, u ministarstvo kako bi mogli i tim ljudima osigurati krov nad glavom i riješiti stambeno pitanje. Hvala lijepo. Žele li odbori, izvjestitelji odbora uzeti riječ. Da izvolite, gospođa Topolko predsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane zastupnice i zastupnici. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na 21. sjednici održanom 19. lipnja 2018. godine raspravljao je o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 14. lipnja 2018. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka broj 93. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je navedeni akt kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju osnovne odrednice ovog prijedloga zakona predstavnik Vlade RH naglasio je da će se predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućiti nastavak subvencioniranja stambenih kredita i kao kontinuirana mjera propisuje se mogućnost objave javnih poziva za dostavu zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita za svaku godinu do 31. prosinca 2020. godine. Prema prijedlogu raspodjela subvencija ovisit će o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi stan ili kuća čime se želi dati dodatni poticaj za kupnju stanova u manje razvijenim područjima. Nadalje, definira se iznos subvencioniranja i za nove kredite, iznosit će između 30% i 51% mjesečnog obroka ili anuiteta, a rok za subvencioniranje stambenih kredita produljuje se sa 4 na 5 godina. Ovim izmjenama produžuje se rok subvencioniranja kredita za svako novorođeno dijete kao demografski usmjerena mjera te kada podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog domaćinstva ima utvrđeni invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja. Tijekom rasprave podržano je donošenje ovog zakona. Dio članova odbora ocijenio je dvojbenim predloženo rješenje za ravnomjerniju raspodjelu subvencioniranja kredita ovisno o indeksu razvijenosti općine ili grada u kojem se nalazi subvencionirani stan ili kuća. Odbor je većinom glasova, 8 glasova za, 1 glas suzdržan, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Zahvaljujem.

Prva je na redu gospođa Sonja Čikotić, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite gospođo Čikotić. Poštovane kolegice i kolege, poštovani kolege iz ministarstva, poštovani ministre. Pred nama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s končanim prijedlogom zakona. Izmjene zakona su napravljene, a kako to ističe predlagatelj, u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracija naselja te smanjenje iseljenja mladih obitelji i pomoći građanima putem subvencioniranja stambenih kredita. Mislim da je državna intervencija u području stanovanja potrebna, a da može biti dobra, ali kako to kod nas biva, otišlo je u krivom smjeru. Stanove tako mogu kupiti oni koji imaju novac, oni koji su zaposleni sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, oni kreditno sposobni, dok nas iz ministarstva uvjeravaju kako je svrha demografska obnova. Jeste li svjesni da prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a koja je obuhvatila 59 hrvatskih škola, odnosno 13 301 učenika, njih 52% kaže kako će budućnost tražiti izvan granica Hrvatske i posao pronaći u nekim od zemalja EU. Vlada im kao na to nudi točno što? Subvencioniranu ratu kredita. Jesu li to mjere kojima se planira zadržati mladost jer ako odlazi mladost, odlazi znanje, odlazi stručnost, odlazi obrazovanje, odlazi i budućnost. Vaš je plan zadržati kreditima ne kraćima od 15 godina, mlade osobe da osnuju obitelj u RH, u smanjenje postotka sufinancirane rate dok se upravo oni iseljavaju. Kao i dosadašnjim prijedlozima zakona, koji dolaze iz ministarstva, nažalost, javno savjetovanje o kojem je bilo puno kvalitetnih i argumentiranih prijedloga građana i pravnih osoba, nije dobilo kvalitetan odgovor ministarstva. Kao što građanka u javnom savjetovanju ističe, budući da je došlo do izmjene zakona da bi se pomoglo nerazvijenim dijelovima RH i pogođenim najvećim iseljavanjem mladih trebalo bi to riješiti na način koji će uroditi plodom, a smanjivanje postotka subvencije to nije. Uvjeti su ove godine lošiji umjesto da se ide naprijed. I to bi bio sažetak ovih izmjena i dopuna Zakona. Nismo išli naprijed sa izmjenama na način da potičemo da što veći broj riješi stambeno pitanje odnosno svoju stambenu potrebu, nego se išlo u smanjivanje iznosa subvencije prema razvijenosti odnosno neznatnog povećanja prema nerazvijenim područjima uz nedostatna ukupno predviđena sredstva za provedbu Zakona. Orahovica iz Slavonije imat će 39% rate kredita. Požega je u šestoj skupini. Oni više neće imati 50% rate kredita nego Požega će imati 36% rate kredita. Delnice, Gospić 36% Osijek 33% A Slavonija se iseljava, iseljava se Dalmatinska Zagora, iseljavaju se otoci, iseljava se znači Hrvatska. A mi smo se vezali na indeks razvijenosti. Govorim vam znači, Orahovica, Sisak, Požega spadaju u 5. i 6. skupinu gdje će rate kredita biti od 33-39% I statistički pokazatelji Agencije za ... [[Govornik se ne razumije.]] promet i posredovanje nekretnina vidi se kako je 2328 odobrenih subvencioniranih stambenih kredita njih 821 bilo iz grada Zagreba gdje je interes i potreba građana bila najveća. Uostalom kao i u drugim većim gradovima, u Osijeku je bilo 105, u Splitu 75, u Rijeci 47. uglavnom za kupnju stana koje čine 73% svih zahtjeva. A u manjim mjestima interes je bio veći za kupnju ili izgradnju kuće. Tamo gdje su građani znači najzainteresiraniji, tamo će iznos subvencije se smanjiti čak za 20% mjesečne rate, a za 1% povećat ćemo iznos u nerazvijenim dijelovima RH. Znači napominjem da je u najrazvijenijoj 8. skupini realizirano 66,28% zahtjeva.

Iz čega je razvidno da jednak iznos subvencija ukupnog iznosa obroka ... [[Govornik se ne razumije.]] nisu rezultirali poticanjem rješavanja stambenog pitanja u područjima niže razvijenosti odnosno smanjenjem iseljavanja mladih ljudi iz tih područja, a što je jedan od ciljeva Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. I kao odgovor na to da se spriječi iseljavanje mladih iz RH, a posebno iz nerazvijenih dijelova koji su pretežno ruralni, vi ste išli u smanjivanje iznosa subvencija prema razvijenosti odnosno neznatnog povećanja prema nerazvijenosti pojedinih područja uz nedostatna ukupno predviđena sredstva ovim Zakonom. Nadalje, u javnom savjetovanju kao odgovor resornog ministarstva na pitanje građana jeste li napravili ikakva istraživanja ili projekcije pri određivanju postotka subvencije o indeksu razvijenosti, imate kakve informacije koje su glavne zapreke ostvarivanju kupnje kuće, stana na području sa nižim indeksom razvijenosti, vaš odgovor je bio kratak. Istraživanja su pokazala da se ovom mjerom pomaže demografskoj obnovi. Ja sam mislila da je ovo mjera Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja jer evo. Koja to istraživanja Ministarstva pokazala da se ovom mjerom pomaže demografskoj obnovi u nerazvijenim područjima RH, a to bi onda značilo da ostala razvijena područja kojima ste sad smanjili iznos subvencije kredita nemaju demografskih problema. Ovakva rješenja i mjere stambene politike nisu sveoubuhvatne, ne nude cjelovito rješenje ako govorite da je svrha demografska obnova, znači Ministarstvo predlaže demografsku obnovu samo onima koji uzmu kredit na minimalan rok od 15 godina, a po tom bi značilo da moraju imat radno mjesto, da moraju bit kreditno sposobni. Koja obitelj u RH eto imaju priliku na demografsku obnovu kada veliku većinu ugovora o radu na određeno vrijeme upravo imaju mlade osobe?

Imaju li samo priliku, po vašem prijedlogu, za demografsku obnovu one obitelji koje imaju novac, čiji članovi obitelji rade i koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme jer to pretpostavlja kreditnu sposobnost. Što ako je neka obitelj ranije kupila auto ili zadužila se za neki drugi kredit jer eto, možda imaju više, višečlane obitelji imaju četvero, petero djece pa im je trebalo to. Oni možda nisu kreditno sposobni pa oni nemaju demografsku mjeru. Jer vi ste je nazvali demografska. Vladin Prijedlog izmjena zakona govori kako će ova mjera pomoći mladima, a istovremeno je uveden porez na prvu nekretninu u iznosu od 4%, a ta porezna olakšica je puno značila mladim obiteljima koji su po prvi put kupovali nekretninu i ovo se ne može stoga gledati kao adekvatna zamjena. A nije adekvatna zamjena ni u administrativnom obuhvatu posla jer ovo sve što vi nudite je ponovno posao birokratima da raspisuju natječaj, da se građani javljaju, da bilježe birokrati jedno po jedno dijete koje se rodi i izdaju beskrajna rješenja o produženju i sve to prati budno oko hrvatske birokracije. Treba osigurati aktivne mjere koje će biti usmjerene na razvoj obiteljske politike. Između ostalog, tu mislimo i na povećanje broja stanova za povlašteni najam, kako bi što više obitelji riješilo svoje stambeno pitanje i ostalo u RH. I naravno, nisu predviđena dovoljna sredstva za provedbu ovakvog Zakona, pa evo, pozivam da kako bi bilo novca u proračunu treba imati volje za reformama. A to je ona reforma javne uprave za koju je osigurano 880 milijuna kuna čija je iskorištenost do sada na razini od 5-6% od tih 880 milijuna kuna, a 6. mjesec je 2018. godine, a ta reforma ima za cilj digitalizaciju, depolitizaciju i optimizaciju broja zaposlenih u javnoj upravi. Kada bi se to napravilo, oslobodilo bi se otprilike oko 20-ak% proračuna, pa bi bilo više novca za mjere za demografsku obnovu. MOST nezavisnih lista na ovaj prijedlog predložit će amandmane na način da se poveća iznos subvencija za nerazvijena područja u iznosu od 85% rate uz zadržavanje subvencije od 50% za ostala područja te da se povećaju ukupno predviđena sredstva za provedbu ovog zakona kao i da se dorade odredbe o produljenju vezano uz rođenje djeteta, invaliditet, dokazivanje osnovnih higijenskih tehničkih uvjeta za život. Sad je na redu gospođa Anka Mrak-Taritaš ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi potpredsjedniče Vlade, pomoćnica ministra, kolegice i kolege. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, hitno postupak kao što je ministar rekao.

Kada bi ove izmjene i dopune Zakona se odnosila na povećanje sa 4 na 5 g., na produženje uopće projekta subvencija stambenih kredita, mi bi apsolutno rekli ok, ovo je jedna od priča no međutim, tome jednostavno nije tako. U uvodnom obrazloženju je uvaženi potpredsjednik Vlade govorio o urbanoj obnovi, regeneraciji i transformaciji, to dobro zvuči. To dobro zvuči ali urbana obnova je tamo gdje postoji urbanitet. Urbana obnova može biti u gradovima, urbana obnova može biti tamo gdje je ta priča je, prema tome ovo baš i nema veze s tim. Demografska obnova, ja sam u replici koju sam dala potpredsjedniku Vlade rekla, postoj zaista jedna mjera koju ministar gospodarstva može olako reći, narediti HEP-u da jedanput mjesečno je Hrvatska bez struje.

Hrvatska se nalazi kad je riječ, reći ću nekoliko riječi vezano uz demografsku obnovu, nalazi se pred jednim izuzetno značajnim zadatkom, pred jednim izuzetno značajnim poslom i ovo je samo jedna od stvari. Ja inače, i mi su u klubu GLAS-a i HSU-a zalažemo i zalagat ćemo se dajte građanima ponudite što više mogućnosti. Ponudite što više varijanti, ponudite varijantu a, b, c ali nemojte reći nešto radimo i odmah stavite nogu u vrata. Mi s jedne strane kažemo otvorit ćemo, ponudit ćemo, što više ljudi će moći biti ali isti čas imamo nogu u vrata, o kojoj nozi u vratima govorim? Za 8. skupinu oni sad dakle ovih 0,3 odobrenih zahtjeva imaju 50% subvencionirane rate i mi im povećamo sa 50 na 51. Pitanje je kome, kako a za 1. skupinu gdje imamo, odnosno obrnuto, u 1. skupina to je ona najgora 0,3, a 8. je tamo gdje je recimo grad Zagreb, 66% odnosno veliki gradovi 66%, 28 zahtjeva je riješeno, i njima smanjujemo i treba reći da se njima smanjuje na 30% Dakle vi samo onoj skupini koja je najlošija, dakle koja je najmanjeg stupnja razvijenosti, prvo ćete dati mogućnost povećanje iznosa sa 50 na 51, bit će zanimljivo vidjeti za godinu dana koliko se to ovih 0,3 povećalo. Tamo nema ljudi, tamo ljudi ne mogu dizati kredite i dolazimo do jednog suštinskog problema. Suštinski problem je da Hrvatska nema stambenu politiku. Ona nema ni politiku socijalnog stanovanja a nema ni stambenu politiku. I dolazimo do onog problema decentralizacije Hrvatske, stambena politika radi država, općina i gradovi zajedno jer je jedino tako ih mogu napraviti i stambene politike ne mogu biti svud iste i ne može biti ista stambena politika u jednom prostoru gdje se živi bazično u obiteljskim kućama i u nekom prostoru gdje se bazično živi u više stambenim kućama. I to je napor koji trebamo napraviti. I to je iskorak koji trebamo napraviti i tu se trebamo odlučiti. Da je iskorak odlučen pa je rečeno u 1. skupini povećavamo sa 50 na 90%, onda je to iskorak i onda je to nešto za tu 1. skupinu. Za ovu 1. skupini ovo ne znači ništa, oni zapravo ostaju na istom. Prema tome, ajdemo pošteno reći da je ovo samo onako jedna lagana mjera na temu kamilice, od toga za 1. skupinu neće im biti ni bolje ni gore ali će svim drugima biti gore. Zašto? Pitanje je zašto to radimo? Na ovaj način ćete komplicirati uopće oni koji će podnositi i osim toga tjeramo naše sugrađane u nešto što smo mi valjda majstori. Mi smo majstori da donesemo zakon, da taj zakon čak bude i korektan ali da onda izmišljamo kako da probamo izmigoljiti iz tog sveg zakona. Ove izmjene i dopune uvođenjem ovih 8 skupina prema indeksu razvijenosti jednostavno nije dobro. Da ste se odlučili na 2 ili 3 odredbe i da ste rekli povećamo sa 4 na 5 g. ostavljamo 50% ili za jedan dio povećavamo, ja bih rekla, napor je, ajdemo podržati, sve zajedno je dobro, u lepezi omogućujemo još ljudima da oni koji se odluče za dizati kredit, odlaze vani. Ne trebamo o tome zašto ljudi odlaze vani, imati i vraćanje pa raspravljamo pa bilo šta, pitajmo te ljude koji odlaze van zašto odlaze van. I kad je udruga poslodavaca imala svoj godišnji skup, prije toga je napravila istraživanje. To istraživanje je pokazalo da glavnina onih koji odlaze van su imali ovdje riješeno stambeno pitanje, imali su i plaću, čak veću od prosjeka, otišli su van iz nekih drugih razloga. Naprko je i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja napravilo u smislu subvencioniranja kredita je samo jedan mali dio, ali se tu otvara sljedeći problem, mi ponovo naše sugrađane tjeramo da dižu kredite. Zašto? Zašto se nismo odlučili razvijati najam stanova? Zašto se nismo odlučili graditi stanove i ponuditi im u najam, iz jednostavnog razloga što onda u velikim gradovima napravite kuće, ljudi su u najmu i ljudi onda u jednom trenutku iz tog odluče živjeti u Osijeku, tamo su u najmu, ponudi im se bolji posao u Splitu, oni odu u Split i znaju da stan nije problem. Na taj način nemate više sivo tržište najma, na taj način imate fleksibilnu i pokretnu radnu snagu i na taj način država kaže ovo je jedna od metoda kojom pomažemo svojim sugrađanima, pa onima koji se odluče u jednom vremenu taj stan otkupit jer im je dobar, jer tu žele živjeti, ponudimo otkup. Ali to je jedna od značajnih iskoraka u stambenoj politici i značajni iskorak u demografskoj mjeri. Ja se dobro sjećam analize koja je bila 2015. u Splitu, u Splitu je bila jedna analiza, jedno tjedan dana je bilo istraživanje 1700 obitelji je reklo da je spremno i da bi željelo imati stan za najam. Pa zašto mi ne slušamo te ljude koji govore? Ljudi koji napuštaju Hrvatsku nam jasno kažu zašto je napuštajmo. Pa ajmo ih slušati i ajmo odgovoriti na to što nam oni govore. Jednako tako kaže ovo će poboljšati građevinski sektor. Pa naš građevinski sektor u ovom trenutku ima posla, ali znate što nema? Nema radne snage. Ima strojeve, ima operativu, te strojeve, rovokopač najjednostavniji stroj, vrlo jednostavno netko prekvalifikacijom i vozač koji ima B kategoriju može doć do toga i može raditi na rovokopaču za recimo za kopanjem rovova za polaganjem infrastrukture, nema tko sjediti za tim strojem i nema ga tko voziti i nema nitko ni želje da se prekvalificira. To je napor koji treba napraviti resorno ministarstvo da vidi što tu napraviti. Kad razgovarate malo sa građevinskim sektorom i kad ih pitate kakvo je stanje uopće, onda kažu imamo posla. Apsolutno nije nikakav problem, možemo dobro ugovorit posao, možemo naplate, nije problem, ali to ne radimo jer se ne usudimo. Jer zidar, dobar zidar, ja mu dajem 1000 eura, da malo baratam eurima, plaću plus sva davanja, sve što je, sve one bonuse, ja nisam siguran da će mi on u ponedjeljak doći na posao, ponudit će mu netko BRUTO plaću u zemljama zapadne Europe od 1700, 1800 i on će otić tamo za BRUTO plaću, neće raditi kod mene na NETO plaći. To je napor koji se treba napraviti. Mi ćemo imati potrebu, ali pitanje je tko će raditi, radit će netko drugi. I dolazimo do nečeg što se zove administracija. Ako hoćeš si zakomplicirat život, onda si zakompliciraj život maksimalno moguće pa si zakompliciraj na način da ovdje ne kažeš i ne podijeliš recimo pa ne kažeš od prve do šeste skupine je subvencija ta, za 7. i 8. je ta, nego si zakompliciraš života pa onda podijeliš u 8 pa će onda još dodatno biti obračunavanja što i kako, ali efekt je manji. Jasno recimo, subvencioniranje je manje nego što je u ovom trenutku. Tu se zakomplicira život, a onda je u obrazloženju rečeno da je bio nedostatan postojeći popis potrebne dokumentacije i to je ono što volimo, nije ni važno. I kad vas netko pita, ja sam jednom prilikom me pitala kolegica i rekla je gle imam nekakav problem kad sam predavala projekt, a ja sam joj rekla ako ti referent traži da se potpišeš zelenom olovkom, potpiši se zelenom olovkom i ne pitaj. Tako i u ovoj dokumentaciji sad uvodimo kategoriju osnovno higijensko tehnički uvjeti. I netko će kod javnog bilježnika davati izjavu o tome kojeg je njegova nekretnina osnovnih higijensko tehničkih uvjeta. Tu ćemo samo otvoriti novu rupu u brani, novu nišu pa će netko dokazivati kakvi su im osnovno higijensko tehnički uvjeti, pa će netko drugi dokazivat da nije tako. Ako je tu bilo problem u zahtjevima gdje postoji partner ili bračni partner imao nekakvu drugu nekretninu pa je bio problem dokazivanja u kakvom je stanju ili nije stanju, onda je to trebalo riješiti drugačije, a ne tako. Zaključno, ovaj zakon nije korak naprijed, ovaj zakon je zapravo kompliciranje. S jedne strane ćemo deklarativno reći evo mi omogućujemo i dajemo, a s druge strane smo stavili nogu u vrata. Da niste podijelili prema skupinama razvijenosti, da niste zakomplicirali, ja bih rekla mjera je dobra, neka ide dalje, ajdemo podržati, svaka mjera koja našim građanima pomaže je dobrodošla. No međutim, ono što bi trebala biti napor, napor bi bio takav da zaista se ovo iz ovog zakona vidi, a ovaj zakon ima te manje subvencionirate, nego što ste danas i to onima koji imaju potrebe, ali vapaj s ove govornice, najam stanova, najam stanova, najam stanova to je nešto što u smislu demografije može biti poboljšanje.

Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo danas imamo Zakon o subvencioniranju stambenih kredita na raspravi u Hrvatskom saboru. Kao što znamo zakon je zapravo donesen prošle godine, a ovo su izmjene i dopune i sad se postavlja pitanje zašto smo išli u izmjene i dopune? Ministar će reći da je to zato eto što veći je interes bio nego što smo mi inicijalno zamislili tim zakonom, ok, to može biti, to brojke pokazuju. Ali ona druga stvar zašto se ide u takve mjere je da se korigiraju određeni segmenti zakona koji se inicijalno nisu mogli predvidjeti. Znači kada se išao raditi zakon prošle godine evo tako malo paušalno smo nabacali, nešto smo složili da nešto imamo da kažemo evo mi se brinemo za demografiju, brinemo se za mlade ljude da se skuće da mogu imati djecu, razvijati u biti da ostane u RH. Ja sam proučavao ovaj zakon, proučavao sam izmjene i dopune i moj dojam je da je malo tko, a možda čak i nitko zato što je Vlada donijela odnosno Sabor izglasao ovaj zakon, baš zato i zbog toga i samo zbog toga išao sada eto razmišljati o tome da kupi nekretninu. Ne, nego onaj koji je inače išao kupiti, koji bi je i inače kupio jer želi, mora, treba takvu nekretninu koji bi inače kupio taj je iskoristio ovu priliku da si prve četiri godine, sada će to biti pet godina subvencionira tu ratu. To je jedna dosta nestalna mjera, mi u Hrvatskoj imamo niz problema … rekao u strategiji u planiranju dugoročnih politika, mi ne planiramo dugoročno uopće. Kod na politike traju dvije godine, godinu, evo godinu dana je trajao prošli zakon je bio predviđen da godinu dana funkcionira.

Drugi problem kod planiranja naših politika, govorim sada općenito je nedovoljan preciznost.

Pa smo se tako našli u situaciji da imamo ovih nesretnih 8 kategorija koje su određene odlukom o razvrstavanju jedinica JLS-a i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti od strane Vlade RH. Već je bilo riječi ovdje o tome kako su one postavljene na krivi način, kako su se neke jedinica lokalne samouprave, gradovi i županije koje znamo da nisu razvijene, od kuda ljudi bježe da su se našle u istome rangu sa onima koje su recimo na moru, koje su razvijene i gdje se stanovništvo povećava. Samo to je dovoljan razlog da se prigovori ovome zakonu, on ne stavlja u ravnopravan položaj sve hrvatske građane odnosno to je upravo ta nedovoljna preciznost. Mi da bismo bili maksimalno učinkoviti, mi moramo gledati koliko je to moguće ekonomiku svakog kućanstva odnosno naravno nikada ne možemo baš svako kućanstvo nego formiramo u neke grupe ta kućanstva i onda prema tome bi morali raditi politiku. ne, Hrvatska nema takvu praksu, mi odrežemo nožem, nešto stavimo neke kategorije kriterija i onda nam se javlja niz apsurda. O tim apsurdima svjedoči javno savjetovanje, nažalost bojim se da niti jedan prigovor odnosno komentar naših građana ako i koji nije iskorišten da bi se nadopunio, nadogradio ovaj zakon, što mi je izrazito žao. Građani su unutra naveli s kojim se oni to problemima to susreću i kako bi se mogao malo popraviti taj zakon. Ponavljam opet, nije se gledala ekonomika pojedinog kućanstva.

Što pojedini hrvatski građani, hrvatska obitelj gledajući svoje prihode odnosno plaće i rashode, troškove života, košaricu potrošačku koliko je kupovna moć? Koliko to ostane na mjesec da možete poplaćati neku ratu kredita, da može uložiti u stanovanje ili ako je podstanar da na taj način rješava svoje pitanje. Mi nismo na taj način na tim modelima formirali naše politike. Baš me zanima evo, to sam htio pitati ali nisam mogao imati dvije replike, pitam sada. Čitao sam u Zakonu o regionalnoj razvoju tamo nije baš tako jasno napisano kako se to računa, koja je to jednadžba pa se to baca u neke kriterije, ali ovo jednostavno vodi na krivi trag i treba se čuvati toga. Treba se čuvati ovakvih klasifikacija. U ovom konkretnom prijedlogu bolje je, da, slažem se s kolegama prije, bolje je da nema uopće takvog razvrstavanja nego da je ovako kakvo jest. Druga stvar što se tiče dugoročnosti, da, ako već uzete u jedan dugoročni posao što stambeni kredit sigurno jest, 10, 20, 30 godina obaveza prema nekome ili nečemu kao i svaki investitor koji nešto ulaže gleda kakvo će biti stanje i kakve će biti prilike i kakvi će biti uvjeti za 5 godina, za 10 godina. Tko nama ne garantira da će se za 5 godina ili prije uvesti porez na nekretnine. Na kraju krajeva ova Vlada je već išla u jedan takav projekt pa i ona bivša. EU u svakom svojem izvješću posebno naglašava morate uvesti porez na nekretnine, morate uvesti porez na nekretnine što onaj jednostavan, a što onaj složeniji koji se najavljivao krajem 2020. godine. Dakle onaj tko ide u ovakav jedan ovim jednim putem on nije siguran što će biti za pet godina. Što nam se događa kod ove primjene zakona? događa nam se to da se javiše ljudi javlja za pomoć odnosno da im se pomogne sa plaćanjem kredita upravo tamo gdje je najveća perspektiva za život. To su veći gradovi prije svega Zagreb i jadranska obala. Vidjeli smo za ova naselja u prvoj kategoriji, mahom su to područja pogođena ratom damo je vrlo mali interes za kupnju nekretnine. Prođite tim ruralnim prostorima Korduna, Banovine, Baranje, Dalmatinske zagore, hrvatskih otoka, da ne zaboravim nekoga, Srijema. Kakva je tamo perspektiva? Ljudi tamo uglavnom gledaju kako da odu odande a ne kako da se tamo skuče, da se nastane, da kupe nekretninu i da tamo žive.

Bili bi možda da je većina problema riješena, da smo u boljem stanju a nismo. Znači opet bi se taj novac raspodijelio tamo gdje uglavnom ima perspektive, gdje ima posla a to su veliki gradovi, gdje bi opet dominirao Zagreb, što zbog centralizacije i Jadranska obala. Dakle dati ovako jednu mjeru, ovakav jedan zakon u lošim uvjetima koje imamo, slaba kupovna moć, nesposobno pravosuđe koje sam govorio već danas, opća situacija beznađa i sve ono što svaki dan već govorimo a Vlada nikako niti da se trzne da riješi i jednostavno kao sijati žito po kamenu, tu i tamo će nešto izniknuti.

Nego za one koji su već odlučili da će ga riješiti unatoč svim ovim lošim uvjetima uzeti će si. Zašto si ne bi uzeli i ovu subvenciju barem prvih 5 godina. Zašto si ne bi uzeli. Tako da ne ozbiljno je govoriti ovdje da se radi o jednoj demografskoj, jednoj demografskoj mjeri, o njoj možemo govoriti da je to posljedica a ne uzrok demografskoga stanja a morala bi biti uzrok, mi bi morali mjerama potaknuti demografski razvoj ali to Vlada nikako ne čini. Treba također reći jednu bitnu stvar, katastrofalnu stvar, to da je ukinuta jedna koliko toliko dobra mjera a to je da se ne plaća porez na prvu nekretninu. Pa uzmite sada vi situaciju, recimo tamo gdje je najveće smanjenje sa 50% na 30% će sada dobivati 8.-ma kategorija, tu je recimo Zagreb, milijun kuna neki stan za jednu malo veću obitelj, porez za 4% a to je 40 tisuća kuna. I ako pogledate koliko bi država subvencionirala rate tih 30% kroz nekoliko godina dođe ti tu negdje. Znači sve ono što vam država da kroz 5 godina, sada je 5, prije 4, ako imate djece i više, što vam da, svaki mjesec kroz 5 godina to vam odmah sada kada kupite, jer odmah vam dođe rješenje iz porezne uprave, iskeširajte mi 40 tisuća kuna. Teško je dobiti bilo kakvo plaćanje na rate, znam iz svog primjera, sada mi iskeširajte 40 tisuća kuna a onda ćemo mi kroz 5 godina vam isplatiti. I tu je negdje to, to se nekako poništava, to se nekako poništava. Tako da što se tiče 8.-me skupine, puno će biti slučajeva, pogotovo u Zagrebu da ono što zapravo država da preko subvencija će uzeti preko tog poreza na nekretnine. Mnogo se tu apsurda javlja, nejednaki razvoj Hrvatske treba naravno uzeti u obzir ali ne preko ovih indeksa jer je to krivo izračunano. Mi istu plaću dajemo sucu u Osijeku i sucu u Dubrovniku a puno je skuplje živjeti u Dubrovniku. Istu plaću dajemo policajcu na znam u Slatini i policajcu dolje na jugu isto ajmo reći i u Dubrovniku. A znamo da dolje nemaju od čega živjeti od te plaće, da spavaju u autima ili da troše plaću da uzmu nešto u najam jer država nema za njih smještaj tamo. Ne može se isti aršin koristiti na državu koja je, koje su, toliki je jaz u razvoju u plaćama u kupovnoj moći i svemu ostalome. Indeksi su to trebali riješiti a nisu riješili i zato ih se ne treba koristiti u prijedlogu ovoga zakona. Tu se javlja potencijalni niz za zloupotrebu, dakle javno bilježnička izjava da netko nema kuću ili stan. Evo pitam sada javno, je li bilo zloupotreba da je netko prijavio da ima nešto ili nema pa da je bilo suprotno? Je li netko zloupotrijebio ovu mjeru da napravi recimo apartman na moru, prebacio recimo vlasništvo na nekoga, uzeo mjeru da napravi ili kupi apartman, je li bilo takvih slučajeva? Je li ispitivana imovina bližih članova obitelji, rodbine itd. Higijensko tehnički uvjeti, već sam pitao ministra Štromara što to znači, je li to čime propisano, iz odgovora sam shvatio da nije ničime propisano nego da će tek kao biti, čime ne znamo. Naravno ima slučajeva ljudi, dosta slučajeva da su naslijedili nekakvu kućicu, štalicu negdje, da to je nekretnina, da su upisani, da su knjižni vlasnici a onda im je to prepreka da ostvare neka prava. Naravno da tu treba anulirati takvu prepreku međutim nejasno je što su to higijensko tehnički uvjeti. Ako će se to ovako zakomplicirati kao ovi indeksi razvijenosti to će biti velika prepreka za provođenje bilo kakve mjere. Ako pitate javnog bilježnika na koji način hrvatski građani kupuju nekretnine, pogotovo mladi, u pravilu, gotovo u potpunosti je to znači zaduživanje kreditom, malo tko ima sada novaca da donese evo, onaj koji ima taj je uglavnom nešto prodao, pa bilježnik usput i kupoprodajne ugovore za tu nekretninu ovjerava. Da jedan od apsurda je da prva kategorija sa 50% će sada imati 51% subvencije, jedva vrijedno spomena. Što će takva mjera promijeniti? Ništa. Ali ona jasno kaže, evo imamo nekakav okvir unutar kojeg su neki novci pa ih moramo nekako raspodijeliti, pa evo ovo je najviše što možemo nategnuti kroz ovakvu mjeru.

Sada je ispred Kluba zastupnika HDZ-a na redu gospodin Branko Bačić, izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege.

Na početku bih rekao da ovaj zakon je ipak prioritetna mjera koja dolazi iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema tome jest okrenuta poticanju stanogradnje a osim pa jasno sukladno tome i graditeljstva u RH, ali nju svakako treba promatrati i u okviru demografskih mjera koje provodi Vlada RH koja je demografsku obnovu Hrvatske prepoznala kao jednu od najvažnijih mjera u radu Vlade RH pa bih odmah u uvodu i podsjetio kada govorim o demografskim mjerama, da je u nepunih godinu dana od 1. srpnja 2017. g. pa do danas Vlada donijela nekoliko važnih pronatalitetnih mjera kojima se nastoj izići u susret u prvom redu mladim hrvatskim obiteljima kroz mjere pronatalitetne politike kojima se iz državnog proračuna dodatno izdvajaju značajna sredstva. Pa bih izdvojio povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada za 50% od 1. srpnja 2017. g., od 1. srpnja ove godine a sukladno Zakonu o dječjem doplatku koji će biti nadam se usvojen u ovaj petak, proširuje se obuhvat djece koji će dobivati dječji doplatak za 150 000 pa će na taj način ukupno biti 450 000 korisnika dječjeg doplatka u RH što znači da je za 1/3 povećan broj djece koji će biti u sustavu korištenja dječjeg doplatka. Gradi se u ovom trenutku ili dograđuje preko 300 vrtića u Hrvatskoj, uvodi se dvosmjenski rad u vrtićima. Povećan je odbitak za djecu čime se roditeljima povećavaju plaže, dakle nizom mjera koje imaju značajnu stavku u rashodovnom djelu proračuna se nastoji poboljšati demografska slika u Hrvatskoj. No vratit ću se na ovo što sam početku rekao a to da je ovaj Zakon ipak prioritetno okrenut mjerama poboljšanja stanja u građevinskom sektoru iako trebam reći i želim reći na početku da je obujam radova, građevinskih radova u Hrvatskoj u 2017. g. u odnosu na 2018. g. porastao za negdje oko 6,8%, i to u najvećem djelu onih građevinskih radova koji se odnose na stanogradnju jer upravo to povećanje obujma građevinskih radova odnosi se na radove na zgradama pa one participiraju negdje preko 56% u odnosu na građevinske radove na ostalim građevinama i iz jedne analize koja je napravljena primjećuje se da kad se govori o tim građevinskim radovima na zgradama, da je najveći di se odnosi na novogradnju što znači da je došlo do intenzivnije izgradnje stanova u RH. Kada govorimo o ovom Zakonu, o dosegu ovog Zakona, onda prije nego što o tome nešto kažem, želim reći da RH odnosno Vlada RH ne provodi samo ovu mjeru u smislu poticanja rješavanja stambenih pitanja i pomoći našim građanima, već pored ove mjere postoji još dvije značajne mjere a to je POS i subvencioniranje stambene štednje.

Dakle ukupno negdje oko 230 milijuna kuna što onda baca rekao bih, novo svjetlo i na ovu mjeru koja proizlazi iz Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Ja moramo reći da ovo 3. puta raspravljamo u Hrvatskom saboru o ovome Zakonu. Prvi puta sam kao ministar predlagao taj zakon 2011.g., i tada kad je taj zakon bio prvi puta predstavljen u Hrvatskom saboru, kamata na stambene kredite u Hrvatskoj gdje je prosječna kamata iznosila 6,5% Prema podacima HNB-a, trenutna prosječna kamatna stopa na stambene kredite u Hrvatskoj iznosi 3,5%. dakle samim time, ne, pardon, prošle godine je iznosila 4,8% što se vidi da je kamata na stambene kredite u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina smanjena za 2% Ono što je važno spomenuti ovdje u ovome Zakonu, tj. da je do sada dakle u 3 g. koliko je ovaj zakon provođen, dakle 2011., 2012. i 2017., ukupno odobreno subvencioniranje kredita u iznosu od 4578. Dakle u 3 godine realizacije ovog kredita 2011., 2012. i 2017. ukupno je subvencionirano 4578 stanova, odnosno 1500 stanova godišnje. To nije mali broj ako usporedimo sa Zakonom o poticajnoj stanogradnji gdje kroz realizaciju tog zakona u proteklih 16 godina, negdje oko 6500 subvencionirano. Ono što bih želio izdvojiti, a što govori o izdašnosti ove mjere koja proizlazi iz ovog zakona, to je da je na kredit od 100 000 eura koji je maksimalno moguće subvencionirati korisnik tog kredita od države kroz 4 godine je do sada dobijao negdje oko 14% vrijednosti tog kredita, dakle 14 000 eura. Ja sam prilikom prve prezentacije tog zakona u Saboru 2011. godine govorio da je taj iznos otprilike potreban da bi mlada obitelj koja po ovom zakonu kupi stan od države, kroz ovakvu subvenciju može u potpunosti taj isti stan i otpremiti. Ne smijemo zaboraviti kada se dođe u poziciju da postanete korisnik ovog stana da je taj stan u pravilu prazan i da ga treba opremiti i da država na ovaj način subvencioniranim kreditima omogućim tom istom mladom, mladoj obitelji u Hrvatskoj kroz ovu subvenciju besplatno, ako tako mogu reći, opremanje tog jednog stana, jer kažem na iznos od 100 000 eura dobije se 14%, a to je 14 000 kroz tada, 4 godine, a sada o tome ću nešto kasnije još reći, sada se taj rok i produžuje. Dakle to je vrlo važno. Kolega Sinčić je prije rekao da ukidanjem oslobađanja poreza na promet nekretnina država s ovim načinom da ono što ti je ukidanjem oslobađanja poreza na promet nekretnina uzela. To nije točno, naime u Hrvatskoj je porez na promet nekretnina iznosi 4%, dakle ako je 4%, s druge strane je subvencija 14%, onda država ipak kroz ovaj zakon omogućuje tim korisnicima 3 puta veća sredstva kroz subvenciju u odnosu na ono što mu je naloženo da plati plaćanjem i podmirivanjem poreza na promet nekretnina.

Dakle ovdje govorimo taj raspon od 30 do 50%, ali pri tome ne smijemo zaboraviti nekoliko stvari.

Čuli smo maloprije od podpredsjednika Vlade da je od 2000 korisnika ovog kredita, odnosno ovog zakona u prošloj godini preko 200 djece u obiteljima koji su se našli u ovom zakonu da je rođeno preko 200 djece, što je onda znači tim istim mladim obiteljima omogućeno da još dodatno 2 godine sufinanciraju, odnosno dobiju sredstva iz državnog proračuna. Kada govorimo o jednoj prosječnoj jedinici lokalne samouprave o kojem je gospođa Čikotić u ime Kluba zastupnika MOST-a govorila da nije primjerice, i navela je jedinice lokalne samouprave kao što je Orahovica, Sisak, Požega da je njima smanjeno. Nije točno jer sada je Orahovica, Sisak i Požega na razini od 39% subvencije, ali u odnosu na prijašnje zakone na 4 godine. Kada se sada tih 39% pomnoži sa 5 godina, onda stanovnici tih jedinica lokalne samouprave imaju istu visinu subvencije sa ovim izmjenama zakona sa onime što je bilo prioritetno i utvrđeno kada je izvorni, prvi osnovni zakon donesen, dakle za stanovnike i korisnike u tim jedinicama lokalne samouprave u kojima je subvencija u visini od 39%, oni su otprilike na istoj razini danas izmjenom zakona kao što su bili i onda kada je sam zakon donesen. Dakle svakako da treba podržati donošenje ovog zakona, on je, kao što sam rekao prioritetno namijenjen poboljšanju stanja u graditeljstvu u RH jer smo svjesni činjenice da je prije krize u hrvatskom građevinarstvu bilo zaposleno negdje oko 140 000 zaposlenika, nakon krize 2014. i '15. godine kada smo počeli izlaziti iz krize, iz recesije bilo zaposleno svega 90 000 građevinara u tom sektoru, prema tome ovim podacima koje sam naveo maloprije, a to je da je obujam građevinskih radova u Hrvatskoj raste na godišnjoj stopi od 6,8% dovoljno govori o tome da se građevinarstvo u Hrvatskoj obnavlja, da se popravlja stanje u građevinarstvu, a da pri tome svjedočimo nedostatku broja zaposlenika, to je točno. Ali vjerujem da će se sa brojnim mjerama koje Hrvatska Vlada provodi, pa ako hoćete i jedna od tih mjera i ova, svakako doprinijeti poboljšanju stanja u građevinskom sektoru. Dakle, podržavamo mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice donošenja ovog zakona, držimo da je ovo jedna od kvalitetnih mjera koje će pomoći prvenstveno mladim ljudima u Hrvatskoj da mogu riješiti svoje stambeno pitanje. Tim više što je vrlo važno, a to je da smo ovaj put, sa ovom izmjenom zakona, utvrdili da će se zakon provoditi ove i još dvije godine, dakle ukupno tri godine što omogućuje i planiranje mladim obiteljima da mogu prići u realizaciju i ishođenje kredita temeljem ovoga zakona jer činjenica je da kada se već sada znajući da će se ovaj zakon donijeti, brojne mlade obitelji u Hrvatskoj i čekaju donošenje zakona kako bi onda mogli u rujnu mjesecu kada će se objaviti javni poziv od strane APN-a mogli javiti na ovaj javni poziv. Ono što bi bilo bolje po meni i to sam primijetio i kada sam sam predlagao zakon, a to znam iz svjedočenja brojnih mladih obitelji bilo bi dobro da zakon stupi na snagu odmah nakon donošenja državnog proračuna kako bi se kontinuirano tijekom godine moglo rješavati pitanje ishođenja kredita, a ne čekati primjerice javni poziv koji se događa u rujnu. Tada već nije moguće i puno je teže rješavati i pronalaziti stan kada ga morate pronaći u točno određeno vrijeme jer prodavatelji stana žele te novce dobiti odmah, a ne čekati da se ovaj zakon realizira da kupac stana ishodi kredit po ovom zakonu pa tek onda izvrši uplatu pojedinom prodavatelju. Dakle bilo bi bolje kada bi taj period realizacije samog zakona trajao nešto duže jer bi olakšao poziciju mladim obiteljima koji sada čekaju upravo ovaj zakon kako bi ušli u realizaciju kupnje stana jer doista govorim 14% sredstava vrijednosti kredita kada vam država subvencionira nije mali iznos i potpuno je logično da mladi ljudi očekuju da onda im uđu u ovaj sustav kako bi mogli jednostavnije riješiti svoje stambeno pitanje. Sada je na redu gospodin Branko Hrg ispred Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče ministre sa suradnicom. Naš klub će podržati prijedlog ovih izmjena. Smatramo da svaka izmjena zakona koja je usmjerena osobno prema čovjeku u ovom trenutku i omogućuje ljudima stvaranje nekih boljih uvjeta za stanovanje ili život zaslužuje potporu i treba ga podržati.

Ono što posebno želimo naglasit u ime kluba o ovome Prijedlogu izmjena Zakona o subvencioniranju kredita jest dobra odredba da on ima trogodišnji kontinuitet i kao što je maloprije rekao kolega Bačić da se može dugoročnije planirat. Druga stvar koja je vrlo važna i koja se često puta govori u ovoj sabornici jest taj jedan nesrazmjer u razvijenosti Hrvatske u različitim krajevima i dobro je da se gleda indeks razvijenosti i da se postotno on usklađuje i u ovom dijelu subvencija kako bi se stimuliralo i poticalo više i sa većim iznosima krajeve i ljude koji žive u krajevima koji su slabije nastanjeni, koji su izloženi još većim problemima iseljavanja i odlaska ljudi iz tih krajeva. Naglasit ću ovdje i još jedan moment, a to je posebna pogodnost koja se odnosi na osobe s invaliditetom sa oštećenjima preko 50%, mislim da je to isto jedna od odredbi koja je izuzetno važna i bitna i čestitam vam na toj odredbi. Ono što je važno za naglasiti i kao što se već i ovdje govori, kao što je sam predlagač u uvodnom dijelu govorio, ovo je samo jedan od niza od jednog paketa zakona i mjera koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru vezano uz poboljšanje standarda života, vezano uz sve one elemente od demografske obnove, smanjenja iseljavanja i svega ostalog dakle jedan mali, mali segment. Ono što mora pratiti i što je nužno za provođenje ovog zakona, za njegovo bolje korištenje i iskorištenje sredstava koja se nude u ovom zakonu o subvencijama jesu plaće, ovaj dio se ne odnosi naravno na ovo ministarstvo izravno, ali u svakom slučaju je izravno vezano jer samo ako će ljudi imati veće plaće, ako će više zarađivati bit će kreditno sposobniji, bit će socijalno sigurniji i sigurno da će više koristiti pogodnosti i mogućnosti ovog zakona. Zato je stvarno vrlo bitno u tom paketu svih tih zakona ići prema zakonima koji će omogućiti ljudima veće plaće. Kada samo raspravljali o Zakonu o poticajnoj stanogradnji, govorio sam tada i ponovit ću danas opet jedno razmišljanje, jednu ideju. Mislim da treba ozbiljno razmotriti mogućnost subvencioniranja gradnje stanova privatnim poduzetnicima za namjenu iznajmljivanja, rentanja. Uz ono što država radi preko poticanje stanogradnje u suradnji sa lokalnim samoupravama, mislim da još dodatno treba stimulirati i poticati poduzetnike da idu graditi stanove koje će barem u jednom većem dijelu izgrađene zgrade koja se izgrdi iznajmljivati i gdje se onda također može uključivati i lokalna samouprava sa određenim subvencijama stanarina u tim stanovima i na taj način poticati građevinsku operativu, poticati investicijski ciklus i sve ono što time slijedi. U ovom zakonu i uz ovaj zakon imajući u vidu ovaj indeks razvijenosti, moramo se prisjetiti Zakona o financiranju lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1.1. ove godine i konstatirati da su jedinice lokalne samouprave dobro u tom Zakonu prošle, da su im značajno povećani prihodi i da se i oni mogu uključivati u dodatnu pripomoć rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja posebno mladih ljudi uz ovaj Zakon i ovo što radi država. Ako bi se to sve zajedno posložilo i napravio jedan pravi program, onda bi sigurno se moglo još niz aktivnosti dodati i napravit jedan čitav paket koji bi omogućavao ljudima da rješavaju svoja stambena pitanja, ali ponavljam ovo se radi o kupnji stanova, o kupnji kuća, gradnji kuća. Nikako ne smetnut s uma potrebnu mobilnost radne snage u RH, mogućnost da se mladim ljudima osigura i taj uvjet da ako žele promijeniti mjesto življenja u RH zbog posla, da im se omogući da nemaju kamen oko vrata nego da imaju mogućnost dobivanja u najam povoljnog stana, dobrog stana u nekom drugom mjestu kako bi mogli migrirati i između gradova u RH, a ne samo u gradove izvan RH. Evo, s tih nekoliko razmišljanja i misli podupiremo Prijedlog o izmjeni ovog Zakona, mislimo da ste napravili dobar prijedlog i da je on jedan od onih kamenčića koji stvaraju jedan čitav paket boljih zakona za hrvatske građane i ono što je najvažnije, ponavljam, svaki zakon koji je usmjeren prema čovjeku, prema pomoći čovjeku za nas je prihvatljiv. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Danas je pred nama Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s konačnim prijedlogom Zakona. Ovdje su moji kolege prethodnici zapravo govorili koliko država kroz različita zakonska rješenja pokušava poticati i rješavanje stambenog pitanja. Pa kad se to zapravo malo svede, napravi nekakva analiza, vidi se da su tu brojni zakoni, govoreno je o Zakonu o poticanoj stanogradnji, zatim Zakon o najmu stanova, Zakon o subvencioniranju, ovaj današnji tu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, pa imate Zakon o potrošačkom stambenom kreditima, onda imate poticaje putem stambenih štedionica itd., itd. To je stvarno jedan paket zakona koji se kada se vidi znači, sigurno ih ima 5-6 koji sigurno utječu na stambenu politiku i koji su sigurno utjecali na određena rješavanja stambenih pitanja. Sjećamo se i one konverzije u švicarskom franku gdje je također preko 60 tisuća je bilo stambenih jedinica, skoro 200 tisuća obitelji koje su rješavale njihovo stambeno pitanje koje je bilo pod utjecajem valutnog rizika, pa rješavanje RBA kredita ovih iz zadruga itd., itd. Tako da se vidi da je država kroz različitu zakonsku regulativu pokušavala riješiti određene probleme koji se javljaju u stambenoj politici i tako se danas, budući da se određeni viškovi novaca nalaze u proračunu, tako je vlada odlučila da će nastaviti poticati rješavanje stambenog pitanja iako nekakve analize koje dolaze od svjetske banke ili drugih nekih međunarodnih institucija koje ukazuju da je uz Rumunjsku Hrvatska jedna od rjeđih zemalja u svijetu koja ima preko, hrvatski građani preko 90% hrvatskih građana ima u vlasništvu te nekretnine i da je upravo to jedna od prepreka i mobilnosti što se tiče rada i da to sutra može biti jedan od problema ukoliko se, a vidimo da su zapravo i analize i pritisci EU iz godine u godinu da se uvede određeni porez na nekretnine koji će se morati zamijeniti onaj dio komunalne naknade jer ukoliko ćemo morati ići na rasterećenje rada, a vidimo da se o tome govori da se rastereti porez na dohodak, a možda u budućnosti i nekakvi prirezi ili razno-razni doprinosi ili govorimo ovdje o zdravstvenom, mirovinskom vrlo teško. Međutim, doprinosima za zapošljavanje kao jedan od oblika zamjene prihoda lokalnoj zajednici svakako će u budućnosti ukoliko se dalje bude željelo ići rasterećenje rada da imamo veće plaće, kao neki oblik zamjenskih prihoda za lokalne zajednice biti će sigurno porez na nekretnine i to će se bez obzira koja Vlada bila, ova ili neka slijedeća u budućnosti će se morati pozabaviti tim pitanjem jer ukoliko vidimo koliko nam je opterećen rad, a naš rad je bez obzira kakve analize davala EU u našim dohotcima vidimo da su negdje oko 50-60% je opterećen naš rad i da vi iz naše plaće od nekih desetak tisuća kuna kad uzmemo nekakav prosjek nekakvih inženjera ili nekog srednjeg sloja, da oni daju sigurno 5-6 tisuća kuna mjesečno za njihova za poreze na njihov rad, a kada vidite da se zapravo za stambenu politiku ili daje se negdje 70 ili 80 ili određeni ili do 100 kuna određeno tko živi u kakvoj jedinici, vidimo da je opterećenje poreza na imovinu niže, puno niže i da će i ovakve poticajne mjere koje su sada kroz ovu mjeru da se daje određene poticaje za mlade, da će sigurno u budućnosti doći do toga da će netko morati reći tu istinu da će se ukoliko dalje želimo smanjivati porezno opterećenje rada morati ići većim oporezivanjem ili kapitala ili imovine. Međutim, to je ono što prema svim projekcijama kada vidite državni proračun ili ... [[Govornik se ne razumije.]] na određenim projekcijama za ostvarivanje gospodarskog rasta ili da bi se uklanjanje perspektive potencijalnih stope gospodarskog rasta da će u budućnosti netko o tome morati progovoriti. Kada se govori o ovome Zakonu vidimo da je Vlada, iako je projicirala negdje oko 1000 zahtjeva, da je došlo oko 2300 zahtjeva i da je sam ovdje ministar rekao da je došlo do određenih rebalansa, odnosno povećanja, negdje oko 7 milijuna kuna i da su te određene projekcije nešto više nego što su bile prvobitno planirane. I zato mi je bilo, kažem, i nejasno zašto se ponovo u ovome zakonu, a vidite da je veća bila potražnja ponovo govori o tih nekih 1000 kredita kad sami znate da će se to odnositi na 3 godine i da se sada proširuje sa 4 na 5 godina, zašto se i dalje ostavljaju ti iznosi? A sami znate da to neće biti dovoljni iznosi za poticanje ovoga programa. Također sam ministar je rekao da će ova mjera u nekakvom trogodišnjem, četverogodišnjem razdoblju koštati negdje oko 300 milijuna kuna i zbog toga su, budući da je sama Vlada, odnosno u obrazloženju ovoga zakona navedeno da se ovim postojećim zakonom nije uspjelo potaknuti veću i građevinsku operativu, odnosno i na onim mjestima koji prema indeksu razvijenosti u RH se razvija na nižim razinama, da se nije uspjelo potaknuti i zapravo priznala je sama Vlada da prilikom donošenja tog prvog zakona tolki su bili zahtjevi, odnosno najveći dio zahtjeva i obrađen i odobren zapravo najviše iz Zagreba, oko 66%, odnosno u 7. skupini negdje oko 11%, odnosno kad vidite negdje oko 130 milijuna kuna, negdje 100 milijuna kuna, zapravo najrazvijeniji dijelovi Hrvatske odnosilo se na poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade osobe u razvijenim dijelovima Hrvatske i zato razumijem namjeru Vlade da je kroz ovaj sada model indeksa razvijenosti pokušala taj dio prenamijeniti, odnosno da se prema određenim postotcima subvencioniraju određene rate za ona područja koja smatramo da bi trebala više poticati i da se na tim područjima i očekiva taj i gospodarski, odnosno u ovome djelu i građevinski poticaj za rješavanje stambenih pitanja. Ono što bi bilo dobro vidjeti je, vidjeli smo da u zadnjih godinu dana, zadnje 2 godine, sad dal je potaknuto to ovim zakonom, dolazi do porasta cijena nekretnina u RH, pogotovo u Zagrebu i bilo bi dobro vidjeti da li postoji uzročno-posljedična veza između ovoga zakona i rasta cijena nekretnina u Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske što znači da u konačnici ponovno kod rasta cijena nekretnina će se to prevaliti na krajnjeg korisnika i da sada se postavlja određeno pitanje tog efekta, ukoliko … [[Govornik se ne razumije.]] snažnog rasta, vidimo do 15% ponovo se probudilo tržište nekretnina, znači dobro je da građevinari rade, međutim ja nisam bio pobornik i znamo što nam se u prošlosti dogodilo kada su tako snažno rasle cijene nekretnina. Znači taj ponovo se balon napuše, ponovo se špekulira i nije dobro da se špekulira kada netko želi rješavati svoje određeno stambeno pitanje, da tržište nije dovoljno duboko, odnosno toliko je plitko da jednim zakonskim mjerama može utjecati na porast cijena nekretnina 120 do 15%, da svakako i Vlada možda nekakvim drugim zakonskim rješenjima bi trebala ograničiti takav visoki rast cijena jer znamo da se u budućnosti, odnosno što nam se dogodilo? Da će to ponovo ili se prevaliti na građane koji će plaćati kroz skuplje kredite, a u konačnici do onemogućnosti otplate tih kredita. Ovdje je bilo zadnji put govoreno da li da se, što se tiče transparentnosti, zato mi je žao što možda ministar je to rekao i to pohvaljujem u svom uvodnom izlaganju, ali možda bi bilo dobro da ostane i zapisano budući da će netko jednog dana i čitati ova obrazloženja svega toga pa moram priznati da uvijek je bio problem sa obrazloženjima kod nekakvih zakona kada se donose, da se zapravo upravo ovo što ste rekli da se zna da je to određena prosječna kamatna stopa maksimalna oko 3,75% da su banke nudile 3% do 3,5% Zatim da vidimo koliko je tih kredita bilo odobrenih u kunama, s druge strane ono što smo htjeli i raspravljali da se potiče hrvatska kuna kao nacionalna valuta i da se zapravo, kada se država subvencionira, znamo da država dobiva prihode u kunama, da zapravo bi trebala biti i kuna ta kao valutno sredstvo, da s druge strane na određene tečajne razlike ne odlazi jedan dio novca iz proračuna, da on ne odlazi na tečajne razlike i da se zapravo potiče, zato bih volio ako ministar tu informaciju koliko je kredita odobreno u hrvatskim kunama? I onda ako su to kamatne stope oko 3% ajmo reći do 3,5% u hrvatskim kunama, onda možemo reći da se to radi o jednim povoljnijim stambenim kreditima u RH i da je to onda prava mjera izvršena.

Zato što jednostavno i na tržištu se nalaze kamatne stope negdje oko 3 do 4%, 3,5 do 4% tako da je svakako ova mjera bilo dobro da banke nakon, zato sam i postavio pitanje ministru, da nakon što istakne ova mjera da banka vam subvencionira 4 do 5 godina kamatnu stopu, država subvencionira, da banke nakon toga ne dođu do povećanja kamatnih stopa. Vi ste rekli da to svatko ugovara individualno, međutim ne bi bilo dobro da evo sada država 4, 5 godina subvencionira te kamatne stope, ušli smo u taj program i vidimo da se najave prema HNB-u, da bi niske kamatne stope trebalo to vrijeme završit i onda da se nakon 3, 4 godine dogodi da se ponovo te kamatne stope snažno povećaju na tržište i onda više nemate onaj i valutni rizik ovdje što je govorio gospodin Lovrinović, imate ponovo i kamatni rizik i na taj način da ponovo onda sutra država mora regulirati rješavanje tih stambenih pitanja. Tako da bi bilo dobro kad se već ovakve nekakve mjere i daju poticaj i određeni javni novac, da u tom djelu i poslovne banke, barem onima koji su odobrili ovako povoljnim uvjetima te niske kamatne stope drže zapravo do krajnjeg roka otplate, odnosno da se ne dođe do promjena nakon 3-4 godine jer vidim da su kažem već najave da će se povećavati kamatne stope. Također, one što su novine u ovim izmjenama zakona, to su produženje rokova s 4 na 5 godina, te produžuje se rok za subvencioniranje kredita za svako novorođeno dijete. Ovdje je bilo govora i mislim da bi to bila isto dobra mjera da se zapravo ne uzima samo novo rođena djeca nego svakako imamo i obitelji koje imaju dvoje, troje ili četvero ili više djece i da je ovo također i za njih bi bilo dobro kada bi se računalo kako jedan oblik subvencije za koliko zapravo cjelokupna obitelj ima djece, tako da vidim da ovdje sad niste o tome razmišljali. Međutim, svakako mislim da bi to dalo još puno bolji učinak, a ne samo da gledate novorođenu djecu, budući da su već obitelji sada koje imaju određenih stambenih problema i koje imaju kažem, troje, četvero i više djece da ih samim time ovim im pomognemo i mislim da bi i tada bilo još više zahtjeva i da bi tada ta mjera bila i još učinkovitija i ovdje svakako pozdravljamo za ovaj dio gdje se dodaje također određeni dio subvencije za osobe koje imaju određeni utvrđeni invaliditet kao određeni dio također subvencije. Klub SDP-a načelno podržava rješavanje i poticanje da mladi ostanu u RH i kao određene mjere svakako svaka mjera koja u ovim današnjim uvjetima gdje ljudi masovno odlaze iz RH dobro će doći. Međutim, pitanje je da li više i ove mjere koje Vlada pokušava i koje će koje koštaju kao što smo rekli negdje 300 miliona kuna plus uz ove druge brojne mjere, mislim da se kada bi se iz proračuna uzeli ovo što smo rekli danas i sve ove zakone o poticanoj stanogradnji i subvencijama određenim stambenim štedionicama i kroz ove brojne druge poticaje, mislim da se dođe do nekoliko milijardi kuna i sad je pitanje da li je to više dovoljno za rješavanje ovog gorućeg problema i da li bi se Vlada možda i osim poticanja i dobivanja određenog vlasništva trebala još ozbiljnije baviti najmom stanova jer ono, kao što su pokazale zapravo razvijenije ekonomije zbog mobilnosti radne snage tržište najma stanova je također pokazalo svoje pozitivne efekte u rješavanju određenih gospodarskih problema, odnosno manje utječu kada dođe do pada cjenosti nekretnina, manje utječu kod određenih poreznih politika, ukoliko dođe do poreza na nakretnine. Znači, ti ljudi su manje pogođeni tim određenim i recesijom su manje pogođeni i zbog toga je, negdje sam pročitao da u Švicarskoj zapravo svega negdje oko 30% stanova je u vlasništvu. Tako da za sada podržavamo ovaj dio i ja se nadam da će ove mjere imati ... [[Govornik se ne razumije.]] učinke.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Eto, danas raspravljamo ponovno o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita i moram reći da sam kako je ova rasprava zapravo ujutro počinjala, bila sam poprilično šokirana i zgrožena sa određenim činjenicama koje sam čula od naših kolega zastupnika. Ono što bih prvo željela istaknuti i napomenuti, a to je da prošle godine kada je Zakon bio donesen, bio je predviđen samo za prošlu godinu i samo da se jedanput znači, naši mlađi građani imaju priliku prijaviti na te kredite. Ovim izmjenama Zakona koji danas imamo na dnevnom redu, mi omogućujemo još u iduće tri godine svim našim mlađim građanima da se i dalje znaju planirati svoju budućnost, da mogu planirati svoje stambeno zbrinjavanje. Jedna takva mjera možda se nekima ne čini kao da se može riješiti apsolutno cijeli svijet, ali vjerujte mi, mladoj osobi koja želi osnovati obitelj, koja se želi osamostaliti, takva mjera jako puno pomogne i jako puno joj zapravo olakša budućnost i daljnji život. U prošloj godini 2320 osoba je iskoristilo mjere po ovom Zakonu i pokazan je veoma veliki interes. Znači, te obitelji su dobile mogućnost i produžile su si sufinanciranje njihovih kredita za još dodatne dvije godine po bebi, što svakako vjerujem da će im olakšati njihovu budućnost i planiranje obitelji u buduće. Ono što definitivno je danas bilo puno govora o tome, a doticalo se indeksa razvijenosti i mnogi, koliko sam imala prilike čuti su protiv toga da se subvencioniraju krediti prema indeksu razvijenosti. Mi kada gledamo sada po izmjenama ovog zakona, do sada se subvencioniralo 4 godine krediti, sada se to povećava na 5 godina. Dakle, ovi koji će biti u 8. skupini, znači u najrazvijenijoj skupini će zapravo nadoknaditi sve ovo kroz ovu jednu godinu, a pružit će se prilika, recimo u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Mi smo županija koja gravitira prema Zagrebu, koja je jako blizu Zagrebu i u kojoj se zapravo kada bi se svima jednako subvencionirale rate kredita, ja vjerujem da bi dobra većina obitelji zapravo odlučila, bilo bi im možda komfornije da kupe stan u Zagrebu i da se presele u Zagreb. Upravo iz tog razloga ja definitivno podržavam postotke prema indeksu razvijenosti jer tada će definitivno obitelj koja recimo živi u Desiniću, koje je na manje od sat vremena od Zagreba, sigurno će se odlučiti da ostane u svojoj općini, odlučiti će se da zasnuje svoju obitelj i gradi budućnost u svojem kraju u kojem živi. Svi mi govorimo o iseljavanju mladih, govorimo o iseljavanju mladih izvan RH. Tko je ikada spomenuo iseljavanje mladih iz ruralnih područja prema urbanim područjima? Da li ćemo mi imati jednu pustu zemlju koja će zapravo imati stanovnike samo oko 5, 6 većih gradova? Da li će Hrvatska biti bazirana na Zagreb, Split, Osijek i Rijeku? Ja mislim da ovakvim mjerama koje jesu mali koraci idemo prema tome da nam ljudi ostanu u ruralnim krajevima, idemo prema tome da nam ljudi odluče zasnivati obitelji u ruralnim krajevima i samim time iza toga živjeti od rada u ruralnim krajevima ili preko OPG-a ili preko nekih drugih mogućnosti koje će im se definitivno otvarati. Pričamo o demografiji, svi pričaju o demografiji, ali priznajmo si istinu. Danas ovo što se dešava, da bi se to spriječilo, o tome smo trebali početi razmišljati prije 10 godina i trebali smo prije 10 godina krenuti sa mjerama da spriječimo da nam mladi odlaze iz Hrvatske. Ušli smo u EU, otvorene su granice, svi su zapravo znali da će postojati jedno tržište i da će mladi tražiti svoje prilike. Ono što mi moramo osigurati je to da se mladi nakon što odu, što iskuse, što dobe novo iskustvo da se natrag vrate u Hrvatsku i da ta svoja iskustva koja su dobili u EU i drugim gradovima zapravo iskoriste za dobrobit i same naše RH. Ovaj zakon je jedan od zakona koji to omogućava. Ono što bi još željela podsjetiti, znači svi pričamo kad god koji zakon ovdje raspravljamo i kad god sam raspravljala o bilo kojem zakonu koji ima demografije u sebi u Hrvatskom saboru, svaki put se govori ma taj zakon ne bude donio ništa novoga, to su samo sitnice, to su kozmetičke promjene. Promijenili smo Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama, promijenili smo Zakon o dječjem doplatku, imali smo poreznu reformu u kojoj su uvećane olakšice za djecu. Sada imamo zakon kojim omogućavamo mladim ljudima da dođu do stambenog rješavanja svoje budućnosti. Znači mi ne možemo imati jedan zakon koji će apsolutno kao čarobnim štapićem riješiti pitanje demografije i riješiti pitanje mladih u Hrvatskoj, ali možemo imati mozaik različitih zakona na kojima radimo i sa kojima se radi. Ovo su samo neki od zakona koje sam sad navela, a definitivno ovaj Zakon o subvencioniranju kredita je po meni iznimno dobar, a pogotovo to što se gleda prema skupinama razvijenosti jer se ja nadam da će samim time više obitelji odlučiti živjeti u mojem Zagorju i da će više obitelji zaključiti da im je ljepše živjeti na zelenim bregima gdje će odmah imati i veće sufinanciranje rate kredita, nego da odu u Zagreb i žive u jednoj urbanoj džungli. Zahvaljujem.

Prije svega zato što se neki, ne samo da se brkaju pojmovi, nego očito su neki i promašili čitavu temu. Vrlo jasno je uvodno i sam podpredsjednik Vlade ministar graditeljstva kazao da je to jedan u nizu seta zakona koji su u nadležnosti njega kao podpredsjednika Vlade, koji će pomoći demografskoj obnovi. Subvencioniranje kredita, to je jedna od mjera, POS gradnja, svakako da ne može ministarstvo samo po sebi riješiti POS stambena pitanja. Tu je naravno ono što je izuzetno važno i bez čije podrške i potpore ne može se radit, to su jedinice lokalne samouprave. U paketu Vladinih mjera, koliko se sjećam iz izvješća, negdje preko 9 milijardi kuna je težak paket Vladinih mjera vezano za demografsku obnovu, povećanje rodiljnih naknada, nedugo smo imali zakon kojim se proširio broj korisnika dječjeg doplatka. Govorimo o subvencioniranju dvosmjenske nastave. Kad se pogleda i zadnje mjere ruralnog razvoja, manje-više i na zadnjim programima koji su bili verificirani i projekti koji su prošli i trendovi koji jesu, upravo se ide i jeste demografska mjera, znači favorizirat će se gradnja vrtića, pogotovo u onim sredinama gdje ih nema. Pa ja vas pitam kud više? Nisam čuo niti jedan konkretan prijedlog, da li kroz raspravu, da li kod kritiku, što još? Što još? Ja ću postaviti pitanje svima nama, neki mnogi nismo sjedili ovdje u Saboru, a što su radile Vlade, prethodne Vlade u zadnjih 20 i nekoliko godina? Ja bih vas samo htio podsjetiti, set mjera i svjesni smo činjenice da one neće polučiti rezultate preko noći, to su određeni trendovi, određeni pokazatelji mogu biti, pitanje je uzorka. Imali smo izvješće i na Odboru za regionalni razvoj i ovdje jednako tako refleksija, odnosno rekao bih rezultati Zakon o otocima. Koliko godina se provodi taj zakon, odnosno subvencionirano je život u cijelosti na otocima i mislim da se radi o nekakvih 15ak godina, nakon toga vide se određeni pozitivni trendovi i demografski, znači moramo biti svjesni realnosti, moramo biti svjesni situacije. Pa vjerojatno kada gledaju i ovaj Sabor, tu se ne smatram na sebe i mnoge kolege koji su više nego korektni, nego na određene kolegice i kolege kakve poruke artikuliraju, kakvu politiku zastupaju ili politike jer je to politikantstvo prije svega, a ne politika, politika je smjer, što hoću, što smatram da treba, a ne skupljanje jeftinih poena. Zašto mladi odlaze iz Hrvatske? Pa vjerojatno iz više razloga, još nisam čuo nijedan suvisao odgovor, ovdje. Odlaze radi bolje plaće, to znamo. Odlaze iz razloga jer ovdje nisu imali adekvatno plaćen posao i to je točno. Da li im je bolje? Pa ne znam. Ono što mogu govoriti i o čemu mogu govoriti je da mnoge tvrtke, govorim iz područja sjevera Hrvatske gdje imam podatke, mnoge tvrtke naravno i zaposlenici rade vani na poslovima za bolju plaću. Kolegice i kolege, vjerujem da će velika većina, velika većina već sada traži, već sada se želi vratiti, traži način kako da se vrati jer i za manju plaću ovdje je ljepše u Hrvatskoj nego što je, a na nama je i na Vladi i na vladama da stvorimo pretpostavke kada se vrate za trajno, ne povremeno, kada više neće trebati odlaziti van da imaju vrtiće, da mogu riješiti stambeno pitanje, da mogu zasnovat obitelj.

Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Domagoj Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče SAbora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita stupio je na snagu u srpnju prošle godine zasigurno je široko prihvaćen od cjelokupne javnosti, poglavito mladih ljudi njih 2321 koji su zatražili i dobili subvencionirane kredite. Ove godine pred nama je u čitanju zakon s istom namjerom, ali ponešto izmijenjenim uvjetima i odredbama i ovaj zakon kao i onaj usvojen prošle godine potreban je i kvalitetan iz razloga potrebe osiguravanja stambenog prostora mladim osobama. Svakako je dobro da se donose mjere koje potiču mlade na ostanak i izgradnju života ovdje u Hrvatskoj te kojima se na početku izgradnje svoga samostalnog života smanjuju određeni životni troškovi. Svako malo bombardirani smo statistikama kako postotak mladih ljudi do 30 i više godina se povećava s obzirom na broj onih koji žive s roditeljima, a brojni su razlozi tom, možda je najveći taj da jednostavno financijsko stanje im ne omogućava ranije odseljenje i vlastiti životni start. U tome smislu je poželjno i pozitivno da država mladima daje jedan konkretan višegodišnji financijski poticaj, a to se definitivno ogleda u ovome prijedlogu zakona. Ipak htio bih napomenuti da odredbe koje ovaj današnji zakon razlikuju od prošlogodišnjeg na neki način zakidaju određene dijelove Hrvatske odnosno određeni dio njezinih građana. Naime, za podjelu na osam skupina kojima se određuje postotak subvencioniranja korišten je indeks razvijenosti kao kriterij iako njegova inicijalna namjena nije bila takva da se koristi kao kriterij za određivanje subvencioniranih stambenih kredita jer u pojedinim situacijama dovodi do velikih nesrazmjera u odnosu na stvarno stanje na terenu. Iako svjestan sam da nemamo drugog mehanizma na koji možemo vršiti kategorizaciju. Jednim konkretnim primjerom koji imam u Slavoniji odnosno u Osijeku iz kojeg dolazim, razlika u subvenciji između Zagreba je samo 3% što pokazuje taj spomenuti nesrazmjer. Osobnog sam mišljenja kako mladi gdje god se nalaze u Hrvatskoj imaju poteškoće u osiguravanju svog stambenog zbrinjavanja i smatram da ih treba jednako poticati da ostaju u mjestu u kojem oni žele graditi svoj život. Doslovno od vaše najave za izmjene zakona svakodnevno dobivam upite kada će ići, hoće li biti do kraja godine, da li će se ove odredbe vratiti na staro itd., i djelomično se i slažem sa svima koji su mi uputili taj upit jer smatram da razvijenost pojedinih općina i gradova nije garancija da su ti pojedinci koji tamo žive i u konačnici korisnici tih kredita u rangu razvijenosti svojih gradova ili općina. Stoga evo i ovim putem u ime brojnih mladih ljudi koji zaista željno čekaju ovaj novi natječaj da na neki način imam i obvezu prenijeti njihovu želju da se još jednom razmisli o drugačijem modelu obračuna razine subvencije. No kao što sam rekao na početku, mjera odnosno sami zakon pisan je s opravdanom namjerom i svakako da je potrebno podržati svaku mjeru koja će potaknuti mlade na ostanak ovdje u RH. Definitivno podržavamo i što se subvencija podiže za jednu godinu, što se i podnositeljima i članovima kućanstva osoba s tjelesnim oštećenjem iza 50% produžava za jednu godinu. Pohvalio bih i podizanje roka na 2020. godinu, a sama činjenica da smo lani u ovo vrijeme kada se raspravljalo o prvotnom zakonu prognozirali negdje oko tisuću korisnika mjere, na kraju njih 2300 čak i preko steklo uvjete, zatražilo i dobilo ovaj oblik subvencije, što nam govori da je zakon zaista dobar i da ga mladi prepoznaju kao poticaj i mogućnost za izgradnju svoga života ovdje u našoj lijepoj.

Kolega Mikulić, evo dosta ste u svojoj raspravi spominjali upravo indeks razvijenosti kao glavni kriterij vezano za visinu same subvencije po ovom zakonu. Definitivno trebamo i naglasiti, normalno da je zakon dobar, da je kao demografska mjera odličan korak. Ali moramo definitivno napomenuti i tu se slažem s vama da što se tiče mladih obitelji da ne možemo gledati kriterij gdje se nalaze, gdje žele ostvariti svoj krov nad glavom, bio to Osijek ili Split ali je dobar pomak od onoga od prošle godine što je bilo, ovim izmjenama za ovu godinu ali moramo upozoriti ministarstvo da razmisli za dogodine hoće li uvesti nekakvi novi kriterij da svima ostane 50% a da eventualno za nekakva ruralna područja i gdje želimo više poticati naseljavanje da povećamo tu stopu subvencioniranja. Ali ponavljam ono što sam i u uvodnom izlaganju u replici napomenuo samo gledamo Split.

Kolega Bačić, evo ono što mogu reći je da nadam se da će ovo povećanje od jedne godine nadomjestiti tu razliku u pojedinim općinama i gradovima gdje subvencija ovim prijedlogom će biti smanjena. Vi u Splitu imate također jedan drugi problem a to je iznimno visoka cijena stanova a mislim da ćemo danas ili sutra raspravljati o Zakonu o POS stanovima koja će sigurno vama u Splitu biti prihvatljivija opcija.

Gospodin Vlaho Orepić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovaj zakon je jedan od onih koji se bavi raspodjelom ili ne stvaranjem uvjeta za realizaciju nekakve nove dodane vrijednosti. Znači mi ćemo dijeliti ono što imamo, odnosno što nemamo. Uvjerenja sam upravo zato da trebamo novu politiku koja se zalaže za politiku, da tu politiku dijeljenja zamijenimo sa politikom stvaranja, da politiku ne reda zamijenimo sa politikom reda. Obrazložiti ću vam zašto govorim reda i ne reda. I da politiku, da počnemo upotrjebljavati politiku koja poštuje prirodni proces. Ajmo nešto zaraditi, odnosno prvo raditi pa zaraditi, pa uložiti pa tek onda trošiti. Mi dok se ne vratimo u te odnose nećemo moći ljudi moji živjeti, dužni smo i Bogu i narodu. Sudionici u ovoj subvenciji, tko su? Zadužena država i ljudi u potrebi čija se emocija i potreba zloupotrjebljava. Za populizam. Kratko i jasno. Posljedice su potpuno nejasne ovog zakona, i ne znamo kako će se ovaj zakon odraziti na našu stvarnost. Evo nekoliko jednostavnih pitanja gospodine potpredsjedniče Vlade. Koliko ovakvih plasmana očekujete? Kojeg su profila ljudi koji su potencijalni korisnici? Koliko je realno da potencijalni korisnici imaju trajnu sposobnost sudjelovati u tom i takvom odnosu koji se od njih očekuje, ova subvencija? Koliko je država uopće pravedna u ovoj proceduri na ovaj način kako je riješeno? Imamo situaciju da oni koji ne mogu ništa, na ovaj način ne mogu još više ništa. Da li ovih vaših 8 kategorija koje su se oslonile na kako kažete indeks razvijenosti ustvari 8 stvarnih i jedinih i realnih nepravdi? Vidjeti ćete da će praksa pokazati da jest. Imate li apsolutno ikakve molim vas brojeve koji argumentiraju ako ništa bar žurnost, odnosno potrebu žurnosti donošenja ovog zakona? Nemamo pravo donositi po žurnoj proceduri zakone za koje nisu stvoreni uvjeti. Za donošenje zakona po žurnoj proceduri ovoga nisu apsolutno nikakvi uvjeti stvoreni a da su stvoreni uvjeti vi bi to trebali dokazati prethodnom procjenom učinka tog zakona, brojevima a ne ja mislim da će to biti dobro. Molim vas, ovo nemam namjeru nikome docirati nego želim reći napokon ajmo promijeniti praksu u ovom Visokom domu. Ovaj zakon nadalje nije posljedica apsolutno nikakve konkretne stambene politike koja ima kontinuitet. Jedino je sigurno da ovaj zakon zadužuje dalje državu i da nije napravljena nikakva procjena učinka koja bi ukazala na žurnost postupka donošenja, to je jedino sigurno. Znači sadržaj ovog zakona nema argument u konkretnoj procjeni učinka, to je zaključak koji možemo svi skupa donijeti, odnosno niste ga pokazali. Ako nije posljedica jasne stambene politike, ako nema prethodnu, tj. nikakvu konkretnu procjenu učinka, već se samo bavi tehnologijom, realizacije nekakve potrošnje ovaj zakon nema ni formalne uvjete da se donosi po žurnoj proceduri. Molim vas da svi skupa preispitamo uopće proceduru donošenja ovog zakona. Naprotiv, procedura donošenja ovog zakona ukazuje na zloupotrebu ovog Visokog doma koji doslovno služi za verifikaciju neke i nečije vaninstitucionalne politike za koju nije jasno utvrđeno da li je uopće u okvirima javnog interesa. Ukoliko je nekako vaninstitucionalna politika u okvirima javnog interesa, zašto ne? I to je dobro. Ali mi nemamo brojeve, ajmo napokon razgovarati o konkretnim pokazateljima. Isto tako moram napomenuti zaključke Ustavnog suda, postupak donošenja ad hoc postupak donošenja zakona, to je pojava koja zabrinjava, koja je postala skoro pravilo a ne izuzetak. Nadalje, znači Ustavni sud kaže, pazite, da postupak narušava samu bit parlamentarizma, to sam i nedavno rekao u ovom Visokom domu, žurna procedura. Nemamo potrebe za žurnim procedurama. Također, takav princip rada ne uživa povjerenje građana što je bitno a istodobno podriva njihovo povjerenje u demokratske institucije, to je činjenica. Na kraju mnogi doneseni zakoni nisu imali uvjete za donošenje po hitnom postupku pa ni ovaj, to je činjenica. Nepovjerenje građana u državne institucije je jedan od razloga zašto naši ljudi odlaze je li? A ovaj zakon svojom procedurom donošenja hrani sumnju da se nekom pogoduje i to okrilju najburnijih emocija koje proizlaze iz odlaska naših građana, mi se krijemo tom emocijom ljudi koji su u potrebi, koji izlaze iz naše domovine, napuštaju svoj kraj, svoje kuće i pod tim nekakvim ambijentom emocije argumentiramo donošenje zakona po hitnoj proceduri. Nemamo potrebe za tim, nit imamo pravo na to. Gospodine podpredsjedniče Vlade, niti vi, niti bilo tko u ovoj državi nema više pravo niti sekunde biti površan u donošenju odluka i obavljanju svog posla. Nemate pravo neutemeljeno zaduživati državu, nitko to nema pravo više. Nemate pravo neargumentirano davati nadu, bilo kome.